Písmeno c) zaměstnanec České republiky zařazený k výkonu práce v Celní správě České republiky anebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. V odst. 2 téhož paragrafu: Úkolem inspekce je vyšetřovat trestný čin příslušníka Policie České republiky, celníka, příslušníka Vězeňské služby České republiky nebo zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Policii České republiky a b) zaměstnance České republiky zařazeného k výkonu práce v Celní správě České republiky nebo Vězeňské službě České republiky, pokud trestný čin byl spáchán v souvislosti s plněním jeho pracovních úkolů. 3: Úkolem inspekce dále je u osob uvedených v odst. 1 a 2 provádět zkoušku spolehlivosti. Ve čtvrtém odstavci: Úkolem inspekce je sledování a vyhodnocování informací o protiprávní činnosti příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky a příslušníků Celní správy České republiky. Inspekce navrhuje opatření pro předcházení této protiprávní činnosti. Pak je zde ještě odst. 5: Úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů.

Teď se vrátíme k tomu samotnému případu.

Proč to bylo řešeno jako přestupek, nebo řekněme porušení pracovních povinností, porušení vnitřních řádů, tu odpověď neznáme. Proč tomu tak je?

Já chci z tohoto místa prohlásit, že tam není promlčená doba. Není promlčená doba, a jestliže jsem to já jako člen kontrolního orgánu tady slyšel, tak na nejbližším zasedání kontrolní komise zvednu tento podnět vůči Generální inspekci bezpečnostních sborů se žádostí o prověření. Když už nic jiného, když už nic jiného, tak se může podařit to, co jsem vám tady říkal v odstavci 5, že úkolem inspekce je vydávat metodická doporučení pro činnost jednotlivých bezpečnostních sborů s cílem odstranění těchto rizik.

I toto je úkol inspekce preventivně předcházet rizikům, která se vznikem trestné činnosti u bezpečnostních sborů přicházejí. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedo.

Jak provedli to ohledání těla, když ani nenašli v kapse nějaké materiály, které našli až dodatečně, nebo je našli až na stole, to svědčí o tom, jak provedli ohledání toho těla. A bohužel, já stále opakuji, to tělo neohledali tak, jak je učili na nástupní policejní škole, a pokud mají nějakou vysokou školu policejního směru, tak ani tam je to učit nemohli. To, že tam má své pochybení také lékař, o tom samozřejmě nemůže být žádná řeč.

Není to v pořádku. Jestliže prostě lidi jsou stříleni do hlavy a my to nezjistíme, resp. kde není nařízena zdravotní pitva, kdyby nebyla nařízena ani ta zdravotní pitva, protože ani ta není potřeba, aby se dělala u každého těla, a dneska víme, kolik zdravotních pitev se provádí, tak by to skončilo tak, že o té vraždě nikdo nic neví. Mě v policejní škole a při mojí práci učili něco jiného. Pan ministr, prosím.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové teď jsem se skoro lekl, že ten potlesk je pro mě, ale asi nebyl. Já bych ještě chtěl doplnit některé údaje z této debaty, která tady teď zaznívala. Ten zásah policie a ohledání řešil odbor vnitřní kontroly kraje Vysočina a byl metodicky dozorován nadřízeným orgánem v rámci policie. Za ohledání místa činu opravdu zodpovídá policie, ale za určení příčiny smrti zodpovídá lékař. Ten policista nemůže přece... Nemůžeme po policistovi chtít, aby znal veškeré příčiny a možnosti nemocí a smrti, které připadají v úvahu.